Proto Ministerstvo financí komunikovalo s Českou advokátní komorou a Komorou daňových poradců, tak aby bylo co nejméně zasaženo do profesní mlčenlivosti a přitom byla směrnice správně transponována. V tomto směru bylo dosaženo kompromisního řešení, které je přijatelné jak pro navrhovatele vládního návrhu zákona, tak pro profesní komory.

Návrh byl vypracován ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti. Děkuji vám za pozornost. Já vám děkuji, paní ministryně. Poprosím, aby se slova ujal pan poslanec Jiří Dolejš jako zpravodaj pro prvé čtení. Já vám, pane předsedo, děkuji za slovo.

Je to novela obšírná, je to novela implementační, je to novela, která se týká pěti českých zákonů, které tady paní ministryně vyjmenovala.

Myslím, že v prvním čtení rozhodně není důvod tomu nikterak bránit a že se těšíme zejména na půdě i garančního výboru, tedy rozpočtového, že to projednáme.

Já nechci zdržovat. Já vám děkuji a otevírám obecnou rozpravu k tomuto bodu a ptám se, zda má někdo zájem o vystoupení. Nikoho v sále nevidím. Končím obecnou rozpravu a nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu výboru?

Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu výboru? Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Ptám se, zda je zde v sále někdo, kdo má zájem navrhnout přikázání jinému výboru. Nikoho takového nevidím. Všem vám děkuji a končím prvé čtení tohoto návrhu.